A současně prosím klub KSČM, aby se dostavil do prostor klubu. Děkuji.

Přerušuji tedy tento bod a přerušuji i tuto schůzi Poslanecké sněmovny.